Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Pan poslanec Hamáček zcela ruší svou faktickou poznámku. Já tedy pouze pro stenozáznam pan poslanec Kubíček hlasuje s náhradní kartou číslo 2. Ptám se, zda má ještě někdo další zájem o vystoupení v rozpravě. Neníli tomu tak, já rozpravu končím. Prosím, pane předsedo. Děkuji. Nyní už není potřeba nic dodávat o návrhu na volbu. O způsobu volby se nehlasuje, neboť ze zákona se jedná o volbu tajnou. Takže já vás nyní, pane předsedající, poprosím o přerušení tohoto bodu a vyhlášení prvního kola první volby. Poté prosím raději s rezervou dalších třicet minut na počítání a kontrolu výsledků. To znamená, že v 10 hodin bychom byli schopni oznámit výsledek volby. Ano, já vám děkuji. Dovolte mi, abych ještě přečetl omluvu pana poslance Karla Schwarzenberga, který se omlouvá ze zdravotních důvodů z dnešního jednání.